Trochu nadbytečná věta, protože realita je, jaká je. Stejně tady je věta, že chce rezort podporovat užší spolupráci se školami zařazenými do trvalé vzdělávací základny v rámci rezortu Ministerstva zemědělství.

Ministr zemědělství se postaral o to, že je všichni zdaleka nedostanou, možná jedno lesnické učiliště.

Stejně jako když tady pan ministr zemědělství, kdy plédoval za řepku na polích a za slevu na daních u bionafty a mluvil tady o tisících nových pracovních příležitostech, tak se ptám tedy, kde jsou ty nové pracovní příležitosti, ty tisíce, když to tady obhajoval.

Pokud hospodaří na 500 hektarech lesa a je to nějaký les speciálního určení apod. a tam dostane stoprocentní dotaci, tak bych rád věděl, jestli obce a města, případně zemědělští podnikatelé a ostatní se mohou těšit také na stoprocentní dotaci, anebo jestli je to jenom dotace pro někoho, a jak je možné, že někdo dostane sto procent a někdo procent méně, nebo zdali obce, až budou žádat na rekonstrukce rybníků a budování nových vodních ploch, což je bezesporu záslužná činnost, která se nám do budoucna vyplatí, třeba dostanou ty dotace také takto velké.

Tady dokládám jeden z několika příkladů, že to nebyla pravda. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Dobešová a připraví se pan poslanec Šrámek. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Mně to nedá, abych nezareagovala na řeč pana poslance Bendla týkající se trvalé vzdělávací základny zemědělských škol. Musím konstatovat, že moje škola patří do této trvalé vzdělávací základny od roku 2001. Pan ministr v zemědělství v současné době je první ministr za celou dobu, který opravdu pro zemědělské školy začal připravovat dotační tituly, aby si mohly vybavit své školy učebními pomůckami! Také připravuje centra odborného vzdělávání.

V životě jste nás ničím nepodpořil, ani morálně! Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu mluvit o vzdělávací soustavě, chtěl bych jenom poznámku.

V té zprávě jsem nenašel právě rozdělení na tyto jednotlivé subjekty či rezorty a chtěl bych se zeptat pana ministra, jestli náhodou nemá to číslo rozklíčováno na živočišnou výrobu, na rostlinnou výrobu a právě například na hospodaření s tabákem.

Toto opatření se ukázalo jako zničující pro český potravinářský průmysl a pro živočišnou výrobu.

Řecko dneska dováží přes 80 % potravin. Tento systém jsme bohužel zavedli i my a díky tomu právě roste rostlinná výroba a velmi klesá živočišná výroba, to znamená pokles výroby potravin. A k té zaměstnanosti bych ještě řekl. Víte, živočišná výroba zaměstnává pětkrát více lidí než rostlinná výroba, a pokud budeme mít podporu na hektar, tak budeme podporovat rostlinnou výrobu a budeme dále snižovat nezaměstnanost. To znamená, souvisí to právě s tím systémem dotací. A pokud ho nezměníme, tak dál bude klesat zaměstnanost v zemědělství. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.